Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, jenom velmi krátká reakce, vaším prostřednictvím, na pana Kotena.

Ale jak tady zaznělo, tento návrh k žádnému řešení nepřispěje, a proto ho taky zamítneme. Děkuji za pozornost. Také děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Marek Novák. Prosím, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký večer, já jenom velmi krátce k paní Golasowské, prostřednictvím paní předsedající.

My máme přece jasně stanovené podmínky v tom zákoně, respektive návrhu zákona, kde říkáme, jaké jsou standardy bytů.

Vezměte si, budete bydlet bez oken s dětmi, budete bydlet bez topení s dětmi, budete bydlet bez vody s dětmi? A myslím si, že to nechcete ani vy. Právě i proto je tam odložena účinnost v tomto případě, aby byl čas na to přejít, a my můžeme následně i diskutovat o tom, aby se ta účinnost odložila ještě dále, protože my si uvědomujeme, že je nějaký čas na projednávání toho zákona. Úřady že budou zahlceny kontrolou? No, to nevím, slyšeli jsme to číslo, kolik těch kontrol bylo, dokonce jsme slyšeli, že 1,3 % našla závady. No, dobře, protože nemají v ruce nástroj, aby těch závad mohli prokázat víc. Že to neřeší vyloučené lokality, neřešíme možná vyloučené lokality, ale dokonce neřešíme ani šedou ekonomiku? Ti lidé si vydělávají prodejem drog, chápete to? A že vláda připraví nový návrh zákona? Můžete mě nechat domluvit větu? A nyní s faktickou poznámkou se dále přihlásila paní poslankyně Barbora Urbanová a připraví se pan poslanec Radek Koten.